Striktním dodržováním současné právní úpravy zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti bych musela najít úspory prosím, poslouchejte mě nebo zvýšit daně ve výši minimálně 150 mld. korun oproti střednědobému výhledu státního rozpočtu. Opravdu chceme ekonomiku vrátit příští rok do recese?

I ta je smyslem zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Chápu, že škrtat nebo zvyšovat daně je pro někoho jednodušší. Nemusíte přemýšlet nad ekonomickými důsledky, nad osudy lidí. Prostě slepě řešíte jen svou peněženku.

Přicházím s úpravou brzy?

V srpnu lze dle nové predikce celkové výdaje upravit již jen velmi omezeně.

Dámy a pánové, pokud nepřistoupíme ke změně zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nyní, veškerá snaha tlumit současnou hospodářskou krizi v její hloubce a délce bude zcela kontraproduktivní.

Děkuji vám za pozornost.

Dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením, které přijal na své schůzi 6. dubna rozpočtový výbor. Po úvodním slově ministryně financí, zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu I. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se o návrhu zákona konala obecná rozprava; II. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

Tolik znění usnesení, které bylo přijato na rozpočtovém výboru.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, řada mých kolegů v rozpočtovém výboru nesouhlasila s tím většinovým stanoviskem a z toho důvodu jsme sestavili oponentní zprávu. Prezentujeme tak odlišný pohled na tento tisk. Jak říkal pan předsedající, najdete ho v systému pod číslem 812/2. Tam si ho můžete přečíst celý.

Dovolujeme si také zdůraznit, že vláda do předpokládaných příjmů rozpočtu běžně zahrnuje příjmy opřené o zákony, které nebyly v době předkládání zákona o státním rozpočtu ani schváleny, a často dokonce ani předloženy.

Takže tvrzení, že je nutné pro předložení státního rozpočtu mít projednanou celou tuto legislativu, je zcela na vodě. Vláda naprosto běžně postupuje přesně opačně nejprve předloží rozpočet, až potom předkládá zákony, které mají naplnit ty příjmy, často se to ani nakonec nestane. Ostatně podívejme se na zákon o digitální dani, se kterým rozpočet na tento rok počítá a který je u ledu, takže tam jsou 2 miliardy výpadek příjmů státního rozpočtu. Vládě je to jedno a teď tady operuje s tím, že v dubnu máme schválit zákon, který bude důležitý od ledna. Dále bych si dovolil zdůraznit, že vláda zcela a naprosto nehorázným způsobem obešla samotný Úřad Národní rozpočtové rady.

Projednat ale změnu zákona o rozpočtové odpovědnosti bez přítomnosti předsedkyně Národní rozpočtové rady na vládě považuji za velmi neslušné, navíc vinou komunikačního neporozumění mezi administrativou rozpočtového výboru a Národní rozpočtovou radou nebyla ani paní předsedkyně pozvána na projednání tohoto tisku na rozpočtovém výboru, což je také mimořádně nefér. Dochází úplně k obcházení té instituce, kterou jsme zřídili právě pro případ této krizové situace. A poslední důležitá věc. Já se musím naprosto ohradit proti tomu tvrzení, že Piráti nebo předkladatelé té oponentní zprávy volají po nějakých plošných škrtech, po balíku úsporných opatření, která nás mají dostat do nějaké další recese. Nikoli. My jenom zdůrazňujeme, že v § 10 zákona o rozpočtové odpovědnosti v odstavcích 2, 4 a 5 jsou dostatečné nástroje, které umožňují to schodkové financování, abychom se vyhnuli další krizi v příštím roce.